Vy jste nám, pane ministře, představil novelu, která formálně splňuje zadání, ale nenaplňuje cíl, pro který by měla novela vzniknout, totiž posílení kvality vysokých škol.

Čili pokud chceme, abychom dokázali držet krok se světem, potřebujeme kvalitní vysoké školství.

Počítejte se mnou. Účinnost by byla od příštího roku. Pokud přijmeme tuto novelu, do konce volebního období, budete mít splněno, vaše tabulka bude zaplněna, neboť vysokoškolský zákon, jak jste si ho předsevzal, bude splněný.

To je oč tu běží.

Já plně respektuji a chápu názory České konference rektorů. Oni hájí a zastávají stanoviska svých institucí a dělají to výborně. Oni nejsou zodpovědní za vysoké školství. Za vysoké školství je odpovědné ministerstvo a tím, jak budeme hlasovat, také Parlament.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Ještě než dám slovo paní poslankyni Semelové, tak přečtu omluvy.

Tolik omluvy. Slovo má paní poslankyně Semelová. Připraví se pan poslanec Zlatuška. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, o novele vysokoškolského zákona se dlouho mluvilo a její příprava nebyla jednoduchá. Změny chystali už bývalí ministři školství, ale bez úspěchu. Současná verze je tak výsledkem dlouhých jednání, má podporu a bylo to tady už řečeno České konference rektorů i Rady vysokých škol. Vychází z potřeb společnosti a pracovního trhu, ze situace, v níž se vysoké školy nacházejí, a z nutnosti posílit kvalitu vysokoškolského vzdělání. V posledních letech jsme byli opakovaně svědky mnoha afér, které se právě zmíněné kvality, resp. nekvality poskytovaného vzdělání dotýkaly.

Těch chyb bylo samozřejmě víc. Některé soukromé školy zase nabírají nepřiměřeně velký počet studentů, od nichž vybírají školné, aniž by byly tyto školy schopny zabezpečit jejich kvalitní výuku a důstojné podmínky této výuky. Proto je určitě potřebné řešit tyto nedostatky, k čemuž by měly přispět změny v předložené novele, ať už jde o systém hodnocení kvality škol, nová pravidla akreditace studijních programů vysokých škol a institucionální akreditace, o možnost odebírání neoprávněně získaných titulů či zvýšení sociálního stipendia. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, zda jsou navržené změny dostačující, případně zda by ještě nemělo dojít k některým úpravám. Sama mám s některými ustanoveními problém. Výčet možného odebrání neoprávněně získaných titulů například opomíjí titul profesora. Nedořešeno zůstává, co bude s titulem docent v případě, že dané osobě bude odebrán titul magistra, který je podmínkou pro získání dalších titulů. Otazníky vyvolává i nově zřízený titul mimořádného profesora. V novele je sice určitá regulace v ustanovení, že pracovní místo mimořádného profesora může zřizovat pouze ta vysoká škola, která má udělenou institucionální akreditaci, přesto mám obavy, aby především soukromé školy z různých důvodů, například potřeby garantů oboru, nezneužívaly možnosti udělování titulu mimořádný profesor. Drobné úpravy budu v rámci dalšího projednávání navrhovat i v oblastech vzdělávání, konkrétně například týkající se dopravy. Pokud jde o tolik diskutovanou kvalitu vzdělávání, za jeden z faktorů, které přispívají ke snížení kvality vzdělávání, považuji velký počet vysokých škol a honbu za vysokoškolskými tituly vůbec. V České republice došlo za posledních patnáct let k prudkému nárůstu jejich počtu, především soukromých, přitom mnohé z nich mají problém s personálním zabezpečením výuky. Skutečnost, že v roce 2000 bylo na našem území 8 soukromých vysokých škol a dnes jich zde působí 44, k tomu 26 veřejných a 2 státní, je s ohledem na velikost našeho státu a počet obyvatel naprosto nepřiměřená. Mnohé soukromé vysoké školy navíc přijímají prakticky každého bez jakýchkoliv předpokladů, a to často bez přijímacích zkoušek. Považuji za rozumné, že zákon specifikuje podmínky, za kterých může Ministerstvo školství sebrat soukromé škole státní souhlas nutný pro působení v oboru. I zde je patrný rozdíl mezi veřejnými a soukromými vysokými školami. Zatímco na veřejných s více než 80 tisíci studenty vedou technické vědy a nauky, na soukromých mají velkou převahu ekonomické obory.